Víte, že jsme se tuto komisi minulý týden rozhodli ustavit. Naplnili jsme ji a do pátku byly také podány volební komisi návrhy na předsedu této komise, který se, pokud bude zvolen, bude moci ujmout práce a komise začne fungovat, pracovat.

Předsedou té komise bude zvolen ten kandidát nebo kandidátka, který získá nadpoloviční většinu hlasů. Pokud by první kolo nebylo úspěšné, tak do druhého kola postupují pouze dva kandidáti s nejvyšším počtem dosažených hlasů. Za volební komisi můžu avizovat předsedům poslaneckých klubů, že pokud by tedy první kolo nebylo úspěšné, tak technicky jsme schopni druhé kolo zorganizovat zhruba do půl hodiny během dnešního odpoledne. Tam by samozřejmě záleželo na vás a na vaší dohodě, jak to udělat během projednávání třetího čtení státního rozpočtu. Tolik informace od volební komise. Nyní, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu. K tomuto bodu otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení. Máme tady prvního zájemce.

Než jsem nastoupil do Poslanecké sněmovny, pracoval jsem jako projektový manažer, protože jsem měl na starosti řízení týmu, hlídaní rozpočtů, účetnictví, finance apod. Já vám děkuji. Jestliže tomu tak není, rozpravu končím. Nemám závěrečné slovo.